Prosím, aby se slova ujal předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. A ještě jednou vás poprosím o klid v sále! Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně, že zařadila na pořad jednání tento bod, kterým musíme vyřešit záležitost, ve které se na mne obrátila Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Zlín, a učinila tak na základě písemného pokynu dozorového státního zástupce dr. Marka Bodláka.

Podle mého názoru Máte silný hlas, ale i tak je problém si v klidu vyslechnout vaši řeč. Já také děkuji. Prosím opravdu o pozornost, protože to není banalita, je to závažná věc.